Paní poslankyně, máte slovo, prosím. Dobrý den, vážené kolegyně a kolegové. Ano, všichni víme, že český systém sociálních dávek je relativně komplikovaný. , kde jsou ty životní situace námi přehledně ukázané, kdy je co jak řešeno.

Vezměme to tedy tak, že samozřejmě je normální platit výživné. To hlavní má být podpora prevence. Já bych ještě zmínila rodinná centra. Rodinná centra jako už dost rozvinutý a v komunitách fungující způsob podpory zdravých rodin a běžného fungování, zvládání problémů. Nicméně mám jednu otázku. Když už ten na administrativu přece jenom poměrně drahý systém zavedeme, proč to placení výživného omezit 24 měsíci?

Já si tam umím představit nějaké vládní dohadování a takzvaný koaliční kompromis.